S ohledem na vývoj v jednotlivých medicínských oblastech byly vypracovány čtyři dodatkové protokoly rozšiřující stávající zásady a právní ochranu dotčených osob, které upravuje uvedená úmluva. Ratifikací tohoto protokolu Českou republikou bude zajištěn nejvyšší právní standard ochrany důstojnosti, identity a integrity všech, kteří se stávají účastníky ve výzkumném procesu. Dodatkový protokol poskytuje jasnou záruku jejich základních práv.

Z hlediska České republiky je ratifikace tohoto dodatkového protokolu potvrzením vysokého etického standardu zde prováděných výzkumných projektů. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, prosím vás tímto o vyslovení souhlasu s ratifikací této mezinárodní smlouvy a děkuji vám za pozornost. Děkuji paní ministryni. Zpravodaje pro prvé čtení je pan poslanec Pavel Plzák. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, děkuji paní ministryni za představení bodu. Ta základní smlouva, ke které se váže tento protokol, který projednáváme, se jmenuje celým názvem Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Česká republika ji ratifikovala v roce 2001. Smlouva, jak bylo řečeno, upravuje lidská práva v souvislosti s pokrokem v lékařských a biologických vědách a uplatnění výzkumu na lidech.

Třetí se jmenuje dodatkový protokol o biomedicínském výzkumu, který v současné době projednáváme, a čtvrtý je dodatkový protokol o genetickém testování pro zdravotní účely, který je v současné době v procesu ratifikace a byl projednán v zahraničním výboru naší sněmovny a čeká na druhé čtení.

Tato problematika je již částečně upravena českou legislativou a nevyžádá si bezprostředně navazující úpravu stávajících zákonů. Ratifikace protokolu nebude mít žádný dopad do státního rozpočtu. Protokol byl podepsán v roce 2005 a vstoupil v platnost v roce 2007. Zatím podle mých údajů jej ratifikovalo deset zemí. Děkuji panu zpravodaji, otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen ani se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím. Je zde jeden návrh předsedy Poslanecké sněmovny, abychom přikázali tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Konstatuji, že jsme tento vládní návrh přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu.